Body 8 a 9 jsou nesmyslně za sebou řazeny, minimálně poznámka za bodem 8.

Jinak ta poznámka nemá žádný smysl, paní zpravodajko prostřednictvím pana předsedajícího.

To znamená, nemůžu hlasovat o bodě 8 podle toho, jak dopadne hlasování v bodě 9. Na tom bychom se pravděpodobně shodnout mohli. Poprosil bych o stažení toho pozměňovacího návrhu, nebo té takzvaně legislativně technické úpravy, protože to žádný legtech není, ale pokud na tom trvám, tak říkám, jediná legitimně čistá cesta je navrhnout a přesvědčit Sněmovnu o opakování druhého čtení a tam to načíst. Nebo to prostě nechat být tak, jak to je.

Chci jen rychle zareagovat.

Já bych navrhla vyčkat ještě stanoviska pana ředitele legislativy a následně, pokud se ověří, že to opravdu nejde, tak samozřejmě ten pozměňovací návrh stáhnu.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Nebudu v současné době polemizovat, zda to lze, nebo nelze hlasovat. Za klub KDUČSL mohu konstatovat, že změnu služebního zákona v současné době vnímáme jako naprosto účelovou, včetně toho, že se jedná o posilování politické moci směrem k výkonu státní služby.

Tento návrh zákona je špatný. Děkuji. Já jenom krátce. Chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu Stanjurovi. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, říkal jsem to v prvním i ve druhém čtení a situace se stále jenom zhoršuje. My jsme nabízeli, že jsme připraveni se věcně bavit o tom, jakým způsobem má být upraven zákon o státní službě tak, aby mohl vyhovovat parametrům účinného řízení státu. Myslím, že jsou cesty, jak se k tomu dobrat. Jsou cesty například přejít z toho návrhu, který nám tady před čtyřmi lety do značné míry vnutili úředníci, a podle toho vypadá, na systém čtyřstupňového řízení na ministerstvech, vyjmout náměstky ze státní služby, tyto učinit podřízenými ministra s tím, že mohou řídit jednotlivé úseky v otázce věcné a nemohou je řídit personálně. Ale ta cesta, kterou se vydává vláda, je podle mého názoru opravdu naprosto mylná. Říkám vláda, protože nám tady bylo minule prezentováno, že se jedná o návrh, na kterém se dohodly koaliční strany a který tady přednášela paní ministryně Dostálová, i když původně ve vládním návrhu obsažena tato úprava nebyla. Představa toho, že připustíme, že státní tajemníky pro státní službu, to znamená ty, kteří mají zajistit depolitizaci státní služby, kteří mají udržet ten odstup, ten distanc mezi přicházející politickou mocí a tím státním úřadem, může odvolávat vláda na návrh ministra, mně připadá prostě to jste ten zákon mohli škrtnout úplně celý a mohli jsme se vrátit do zákoníku práce. A bylo by to možná nejlepší a nejjednodušší. Ale v okamžiku, kdy připustím tuto tezi, tak je to jediné, že tedy možná na těch úplně nejnižších úrovních, zejména na územních pracovištích, opravdu máme zákon o státní službě, který mi zajišťuje, že pokud jsem státní úředník, tak mě nikdy nikdo nevyhodí, dokud neudělám chybu.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní sdělím jednu omluvu.

Proč před rokem v tuto dobu tak zásadní věci, které dnes máme schvalovat, nebyly navrhovány.